No jsou to zejména naši senioři. A ta valorizace je o tom, aby to pokrylo alespoň zčásti znovu říkám, že to zdaleka nepokryje všechny zvýšené náklady, které mají, protože k tomu musíte připočítat náklady na energie, náklady na bydlení a tak dále, a tak dále. Takže to zdaleka nepokrývá. Já si myslím, že skutečně, když se tady mluví o jakékoliv solidaritě, a kór mezigenerační, tak skutečně se postarejme o ty, kteří celý život vydělávali na to, aby jiní měli nějaké věci z daní, ať už je to infrastruktura, cokoliv, a zaslouží si, abychom se k nim chovali velmi slušně.

Já vám ráda odpovím: protože opět budu mluvit o laxnosti a opět budu mluvit o tom, že, byť už jsem to tady jednou říkala, tak bohužel jsem se tedy zatím odpovědi od pana ministra Jurečky nedočkala. Předčasné důchody jsou možností, a já to vůbec nezpochybňuji, ale očekává se a bylo by správné a logické, aby takový důchod byl menší. Opak se stal ale pravdou. Když se na to podívám ještě z těch ekonomických důvodů, znovu říkám, to se řeší v celé Evropě, opět nejde o žádnou mimořádnou situaci. Samozřejmě celá Evropa a všechny vlády řeší, jak na ta úsporná opatření a tak dále, ale určitě cestou není, že se totálně zaškrtí ekonomika. Protože když nepustíme peníze do spotřeby, tak se samozřejmě roztočí inflační spirála, takže to ve finále může být ještě horší, než to je.

Pan ministr Stanjura se přiznal na konci roku, že zapomněl požádat o 53, 54 miliard z evropských fondů.

Takže já moc nechápu tuto debatu.

Já totiž nechápu, proč ty úspory hledáte hned u těch nejslabších.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já využiji faktickou poznámku k tomu, že zareaguji na svoji kolegyni Kláru Dostálovou, protože já jsem chtěl o problematice, kterou tady nastínila, hovořit ve svém projevu. Teď jenom velmi stručně.

A jeden z těch jedenácti bodů je cituji že pracovníci nebudou podněcováni k dřívějšímu odchodu do důchodu a nebudou penalizováni, jestliže zůstanou na trhu práce. Tahle podmínka ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí de facto nebyla v loňském roce dodržena konkrétním úředníkem. Děkuji za slovo. Děkuji.